Takže to jsou ty hlavní důvody ke změně této formy.

To jsou ty hlavní záležitosti.

Jinak já se potom přihlásím v obecné i podrobné rozpravě k pozměňovacímu návrhu ne jako zpravodaj, ale jako řadový poslanec.

Omlouvám se, děkuji za doplnění.